Prosím paní ministryni a paní zpravodajku, aby zaujaly svá místa. Pan poslanec Volný dokončil svoji řeč, nebo nedokončil? Pokud nedokončil, tak nyní dostane slovo. Prosím, pane poslanče. Děkuji, pane předsedající. Tento návrh doplňuje usnesení rozpočtového výboru o způsobu, jak bude účetně vypořádáno saldo položek schválených usnesením rozpočtového výboru, resp. navrhovaném v usnesení Poslanecké sněmovny pod bodem 1. Je plně v souladu a ve shodě s návrhem usnesení Poslanecké sněmovny ze strany vlády, která jej předložila ve sněmovním tisku 164, neboť je způsob (?), jak závěrečný schodek vypořádat, by Ministerstvo financí tuto účetní operaci nemělo jak provést.